K samotnému rozpočtu. Sociální demokracie už samotný rozpočet, jeho strukturu, jeho výši, výdaje, finance na investice a další několikrát komentovala. Já si přesto neodpustím ve třetím, závěrečném čtení menší upozornění na záležitosti, které se sociální demokracii podařily v rámci vyjednávání dosáhnout. Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Ministerstvo vnitra. Povedlo se získat peníze pro hasiče a policisty.

Při vyjednávání se podařilo získat téměř miliardu korun na obnovu vozového parku policistů a hasičů už v tomto roce.

Výše investic je trojnásobná oproti roku 2013. Ministerstvo zemědělství.

Tyto dvě oblasti jsou v současné době velmi aktuální a vyžadují mimořádnou pozornost, jak zde už i zaznělo od mých předřečníků, a to ve vztahu k suchu a nebezpečnému kůrovci.

Ministerstvo zahraničních věcí. Díky čtvrtmiliardě korun navíc v rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí bude možné založit nový zastupitelský úřad naší republiky v Singapuru. Povedlo se vyjednat peníze i na další aktivity, jako zahraniční rozvojová spolupráce nebo pomoc lidem v místech, odkud by mohla přijít další uprchlická vlna. Ministerstvo kultury. Mimochodem, o tom mluvil už dneska pan ministr kultury Zaorálek strategickým cílem Ministerstva kultury bylo dostat se v rozpočtu na jednoprocentní podíl státního rozpočtu. Hlavním cílem pro nás bylo několik bodů: zvýšení platů zaměstnanců v kultuře, navrácení prostředků do oblasti podpory živého umění a záchrany a obnovy kulturních památek, vycházející z původní podoby návrhu rozpočtu. Tohle je jenom lehký výčet bodů při vyjednávání, co se podařilo sociální demokracii vyjednat a proč také sociální demokraté, všichni přítomní, podpoří rozpočet České republiky jakožto nejdůležitější zákon letošního roku na příští rok, rok 2020.

Je potřeba si říci, že je asi logické, že většina z nás by souhlasila s přidáním finančních prostředků pro učitele.

Je zbytečné vyčítat sociální demokracii, že tento návrh většinově nepodpoří, protože něco jiného je podle svého vědomí a svědomí podat tento návrh, což oba dva moji ctění kolegové udělali, a něco jiného je řešit kompromis, ke kterému vždy musí dojít při rozdělování finančních prostředků na příští rok, to znamená koaliční dohodu o rozpočtu na rok 2020. Sociální demokracie podpoří tento návrh a já ani kolegům nevyčítám, že podali pozměňovací návrh tak, jak jim svým způsobem ukládá a hlavně umožňuje poslanecký slib, který jsme složili všechny poslankyně a všichni poslanci v této ctihodné Sněmovně. Z tohoto pohledu jen chci upozornit na to, že sociální demokraté kromě toho, že mají svůj názor, také drží své slovo, a to vždy, když si podají ruku. U mě to platí dvakrát. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane poslanče. Vše nasvědčuje tomu, že se blížíme k závěru, k finiši, neboť se přihlásil pan předseda Stanjura do rozpravy. Máte slovo, pane předsedo.

Chci ho ubezpečit, že sociálním demokratům nic nebudeme vyčítat, nic po nich nebudeme chtít, protože to nemá žádnou cenu.

Já jenom s dovolením požádám kolegy, já jsem tam nechal ležet mobil, tam mám kalkulačku, jestli by mi ho sem podali, protože u tří našich návrhů mám poznámku ve sněmovním materiálu, že nejsou hlasovatelné, a já vám chci na číslech dokázat, že to není pravda.